Náhradní kartu dnes má pan poslanec Velebný, kartu číslo 3, a kartu číslo 15 má pan poslanec Adam. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Vojtěch Adam od 14 hodin ze zdravotních důvodů, František Adámek z důvodu zahraniční cesty, Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, Marek Černoch ze zdravotních důvodů, Karel Fiedler od 11 do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Jana Fischerová ze zdravotních důvodů, Ivan Gabal z rodinných důvodů, Stanislav Grospič z důvodu zahraniční cesty.

Dnešní den se omlouvají tito členové vlády: do 15.30 Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán ze zdravotních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek od 13 hodin z pracovních důvodů.

S přednostním právem se hlásí pan poslanec Lank. Žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se posadili na svá místa, protože Poslanecká sněmovna již zahájila svůj jednací den. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem to včera už trochu avizoval, když se hlasovalo o těch našich usneseních, která jsme navrhli.

Včera po těch tragických událostech v Bruselu, které si vyžádaly desítky mrtvých a zraněných, se zdálo, že vládní koalice a opozice najde výjimečně společnou řeč bez nadsázky v zájmu bezpečnosti naší České republiky. Co se ale stalo?

Ve skutečnosti vláda nepodpořila slovenského premiéra Fica v žalobě proti Bruselu ve věci migračních kvót. Jinak řečeno se dá říci, že tato vláda drží basu s paní Merklovou a poslušně asistuje Bruselu v budování Potěmkinových vesnic společné obrany Evropské unie proti imigrantům.

Včera jsme žádali pana premiéra, aby odpověděl, proč nerespektoval usnesení výboru pro evropské záležitosti.

Jen pro pořádek říkám, že pro zdůvodnění návrhu změny programu má každý poslanec pět minut. Prosím, pokračujte. Jak říkám, včera jsme žádali pana premiéra, aby odpověděl, proč nerespektoval usnesení výboru pro evropské záležitosti odmítající fatální ústupky Turecku. Pan předseda Marek Černoch, který je dnes bohužel nemocný, prosadil na výboru pro evropské záležitosti s podporou ODS zásadní usnesení, které pan premiér nerespektoval. Dámy a pánové, tento stát napaří pokutu občanovi za to, když o den později zaplatí daně, jinak řečeno důsledně vymáhá po občanech jejich povinnosti. Proč bychom my neměli nyní vymáhat dodržování povinnosti pana premiéra vůči Sněmovně, potažmo vůči občanům? Sněmovna není jenom zákonodárný sbor. Sněmovna je i podle Ústavy kontrolní orgán vůči moci výkonné, tedy vládě. A proto mi dámy a pánové, dovolte touto cestou znovu vyzvat pana premiéra, aby vysvětlil, proč nerespektoval usnesení výboru pro evropské záležitosti ve věci Turecka. Proč se pan premiér chlubí uzavřením balkánské cesty, když v Bruselu dohodou s Tureckem naopak novou a zcela legální balkánskou cestu podpořil. Bezvízový pro Turky znamená volný vstup pro islámské radikály a teroristy Islámského státu. Dámy a pánové, poslanecký klub Úsvitu dneska bude žádat projednání konkrétních protiteroristických a protiimigračních zákonů, protože jsme je převážně již v loňském roce Sněmovně předložili, a dodnes jsou zaparkované bez projednání zde ve Sněmovně.

Jenom shrnu, že jde za prvé o novelu trestního zákoníku, který zakazuje službu u armády Islámského státu, na kterou se dnes české právní předpisy nevztahují. Za druhé jde o zákon proti terorismu. Zde jde konkrétně o automatickou vazbu pro podezřelé z terorismu, trestní odpovědnost právnických osob za podporování terorismu a podle mého názoru to nejdůležitější rozšíření trestného činu podpory terorismu i na financování aktivit, které nepřímo s terorismem souvisí. Jiným slovy trestná by měla být jakákoliv pomoc teroristům, nejenom dodávka bomb a zbraní, ale například i poskytnutí zázemí nebo nefinanční podpory.